Ale tady se na chvilku zastavím, protože v podstatě i samo Ministerstvo práce sociálních věcí predikuje, že se zvýší počet žádostí z nějakých 20, možná 25 % oprávněných příjemců na 30 %.

Třicet procent oprávněných je velice málo a já jsem vás na to, že tenhleten nástroj sociální politiky nebude fungovat tak, jak jste si představovali, že v podstatě bude v rámci toho vašeho Deštníku proti drahotě jeden z jakýchsi klíčových nástrojů pomáhat nízkopříjmovým rodinám, já jsem na to upozorňoval několikrát v letošním roce. Mluvil jsem o tom i v průběhu druhého čtení.

Zjevně podle toho aktuálního čerpání a zjevně podle těch alokovaných částek tomu tak není.

Vychází to jednak z přetížení těch pracovníků a jednak z opravdu velmi nízkých mezd. A dostáváme se do situace, kterou už rovněž popisují dnes média, že úřady práce nestíhají některé sociální dávky a týká se to konkrétně i toho příspěvku na bydlení vyřizovat v zákonných lhůtách. My jsme se na to na výboru pro sociální politiku konkrétně ptali zástupců ministerstva, náměstků, hovořil o tom i ředitel Úřadu práce. V podstatě nám to více či méně potvrdili. Není možné čekat tři měsíce na vyřízení dávky.

Zaměřit se na to, aby úřady práce začaly fungovat efektivněji. A myslím si, že bez toho, aby investoval do lidských zdrojů v této instituci, to do budoucna nepůjde. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Ještě než dostane slovo pan kolega Nacher, tak načtu jednu omluvu. Od 18 hodin se bez udání důvodu omlouvá paní poslankyně Jelínková. Připraví se pan poslanec Brabec. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, nebo spíš pane ministře , tady nikdo jiný není, kolegyně a kolegové, já si dovolím pár poznámek a budu mít pár otázek, jestli by pan ministr mi na ně mohl odpovědět, byl bych rád. Skoro bych řekl, že bych byl dokonce šťastný. Za prvé. My teď tady vlastně probíráme, říká se, že státní rozpočet je nejdůležitější zákon roku, bohužel ministři tady moc nejsou kromě pana ministra financí, což je mrzuté. Poslanci tady nejsou. A já odpovídám, že ne, že státní rozpočet, s ním můžu razantně nesouhlasit, ale určitě ho nebudu obstruovat. Uvidíme, jak dopadne hlasování. Můžeme mít ostrý názor pro i proti, ale myslím si, že principiálně se projednávání státního rozpočtu neobstruuje. Takže nevím, kde vznikla ta fáma, která způsobila, že tady nejsou poslanci, nejsou tady ministři, a mě to mrzí, to první věc. Druhá. Rozpočet my vlastně projednáváme celý tento rok na tento rok. To si jako řekněme. Tak na začátku bylo rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu, že se neschválil ten navržený. Pak se tady prošla tři čtení, nový státní rozpočet, potom s tím souvisela debata o tom zdravotním pojištění a snížení příspěvku o 14 miliard za státní pojištěnce. A potom vlastně tento tisk 284.

A teď na moje slova došlo, protože v některých těch parametrech ten rozpočet za mě už tehdy realistický nebyl. A to jsme samozřejmě nevěděli ten vývoj, to já neříkám, ale už tenkrát jsem řekl a najděte si ve stenozáznamu sejdeme se tady do půl roku a pan ministr předloží nový rozpočet. Třetí poznámka co je cílem?

Já bych to chtěl pochopit. Protože vláda sem předloží novelu státního rozpočtu na rok 2022, ale zároveň potom vlastně ty pozměňovací návrhy, s kterými Ministerstvo financí, ke kterým vyjádří souhlas, tak předkládají koaliční poslanci teprve poté, co sem vláda přijde s tím rozpočtem.

Čtvrtá poznámka. Vy zdůrazňujete ty nové výdaje, rozumím tomu, a já jsem připraven pro ty věci hlasovat, i pro pozměňovací návrhy opozice, i pro pozměňovací návrhy koalice, ale už nezdůrazňujete ty inflační příjmy, o které je tento rozpočet vyšší.